Důvody k následné sterilizaci, pokud byly a byly se souhlasem, byly většinou zdravotní, měla nějaké přesné náležitosti a odůvodnění. A ani to nebylo jen tak, sterilizace ze zdravotních důvodů. Lékař ji musel doporučit, potom ji schvalovala sterilizační komise, pak ji podepsal primář a nakonec ředitel nemocnice. A vždycky to musel být souhlas ženy, to byla podmínka k provedení zákroku.

Díky tomuto zákonu se cítí být poškozeni. Děkuji. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych chtěla říct, že tento zákon podporujeme, a chtěla bych reagovat na slova pana kolegy, že tam zaznělo ze strany těch lékařů, že bude proveden tento zákrok, a otázka toho, že ty ženy tomu přece musely rozumět, že není možné, aby tomu nerozuměly.

Určitě by nebylo šťastné, kdyby tento zákon byl vnímán jako nějaký útok na lékaře nebo něco podobného. To tak není. Ten zákon je konstruován tak, že pokud bude prokázáno, že k něčemu takovému došlo, tak bude vyplaceno odškodnění. Já se domnívám, že nám by měl stačit i třeba jeden případ, abychom dali hlas tomuto zákonu.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Ano, byly, některé ty ženy se soudily.

Myslím si, že to předkladatelé zákona striktně odmítají.

Ta finanční kompenzace považuji za férové, aby stát za tohle převzal nějakou zodpovědnost. Děkuji za pozornost. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce a faktická poznámka kolegy Plzáka. A zase požádám Sněmovnu o klid.

Jsme ve třetím čtení, budeme rozhodovat a rád bych, aby ta stanoviska, pokud chcete, aby zazněla, aby byla srozumitelná pro každého, aby ti, kteří mají jiné diskuse, je přenesli do předsálí. Chci poděkovat za to vysvětlení.

Děkuji.

Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych to opravdu nehrotil.

To je jeden úhel pohledu. Ani jeden. A teď tento zákon v žádném případě není namířen proti nikomu z našich kolegů lékařů, ať už pracovali v jakékoli době. Já už jsem to tady jednou říkal a rád to zopakuji.

Můj tatínek jako okresní neurolog nedostal množství léků podle toho, kolik měl pacientů s tou nemocí, ale prostě podle toho, kolik Státní plánovací komise rozhodla. To všichni víte, prostě taková ta doba byla.